Pokud však není vůle schválit můj pozměňovací návrh, domnívám se, že schválit návrh kolegů Michálka, Cogana a Jakoba je nutností, pokud nechceme dál zvyšovat pokuty, které má Česká republika platit v Evropské unii.

Šlo by vlastně o nesprávnou transpozici. Závěrem bych chtěla požádat o jednu věc. Přemýšlejme prosím o anonymních oznámeních i celém tomto zákonu věcně, racionálně a bez dogmat.

Napravme nesprávnosti vládního návrhu a udělejme ze zákona o ochraně oznamovatelů funkční protikorupční nástroj. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, paní poslankyně.

Děkuji, pane místopředsedo.

O čem teď hovořím?

Co tomu předcházelo?

Dávali jsme to dohromady.

Hodně mých bývalých studentů je na významných postech soudců, státních zástupců, známých advokátů, vysokých úředníků, velmi ráda se s nimi setkávám když mě potkají, tak se ke mně hlásí. Jsou to právě lidé, kterým je tak kolem pětačtyřiceti, čtyřiceti, čtyřiceti osmi roků, s tím, že vzpomínají na tu dobu, ale vždycky je tam takové to ale, říkají: Škoda že to tenkrát dopadlo už v době, kdy z toho byly takovéhle škody.

Ale bylo to k ničemu, těch půl roku.